Ptám se navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Ještě jednou požádám sněmovnu o klid! Jakmile bude situace taková, že bude možné, abychom vyslechli před otevřením rozpravy ve třetím čtení navrhovatele, udělím mu slovo. Nemám v úmyslu jmenovat jednotlivé poslance, ale prosím tedy, pokud vedete jinou debatu, než je silniční zákon, zásadně v předsálí! Dobré dopoledne. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si tedy předložit ve třetím čtení návrh zákona, který řeší poměrně jednoduchou záležitost.

Naštěstí stále většina populace České republiky využívá veřejnou dopravu jako svoji prioritní dopravu ať za prací, nebo za jiným účelem a samozřejmě také integrovaný záchranný systém hojně využívá těchto pruhů právě v okamžicích, kdy jde o krizové situace a kdy ranní doprava například nebo odpolední špička zabraňují rychlému průjezdu nějakou oblastí.

Proto tento návrh byl předložen. Jsem rád, že jsme si zde vyříkali, že to je jedna unikátní pravomoc, o kterou rozšiřujeme povinnosti nebo možnosti městské policie. A jsem také rád, že kolegové a kolegyně nepoužili tento zákon na to, aby dále vstupovali do pravomocí městské policie v rámci dopravy. Takže takto ten návrh zákona byl ochráněn.

Pak zde máme návrhy pana poslance Kotena, které se týkají rychlosti v tunelu.

Je to technická věc, kterou jsem tedy navrhl. Jeden se týká pana poslance Kotta, resp. odtahů na komunikacích a dálnicích.

Autor se bezesporu snažil zajistit, aby co nejrychleji mohla policie dosáhnout odklizení jakéhokoli vozidla za účelem maximálního zkapacitnění provozu. Proto mám negativní stanovisko k této věci a tak to zdůvodňuji, že nejsem proti zprovoznění komunikací, ale proti systému, jak to bylo navrženo. Nicméně samozřejmě určitě se k tomu může zde někdo vyjádřit.

Mám dvě řádné přihlášky.